ili ga ne uključujemo direktno pa onda u nekom tumačenju se neće svrstati da li da vozač u javnom prijevozu obavlja posao od javnog interesa, a kontrolor ili kondukter ne jer on vrši naplatu koja nije u užem obliku javnog interesa nego interesu tog društva koje ima interes financijski, a uzgred obavlja posao od javnog interesa ili je. Ja ne znam. U ovoj definiciji to ne piše, nismo definirali posebno to u članku, odnosno u pojmovima pa me zato zanima evo, primjer je čistoga medijskih, znači mi možemo reći interes medija, interes javnosti. Da li je interes javnosti isto što i javni interes? Tumačenja su svakakva. Da li sprečavanje osobe da obavlja kao novinar nešto što je u interesu javnosti ili možemo protumačiti od javnog interesa, a imali smo takve sudske prakse za i neovlaštena snimanja koja su prosuđena da su rađena u javnom interesu, da su onda prihvaćeni kao dokazi u kaznenom postupku, dosta široko. Evo, to je ono što zapravo sa ciljem želim malo isproblematizirati, da li doći do nekog rješenja, da li navesti da predlagatelja u nekom vlastitom amandmanu ili podnošenjem svoga da samo se to malo više posveti obzira, mislim da bi bilo sigurno dobro i u zaštiti svih ljudi koji rade u javnom interesu, ali i zaštiti da se ne bi to isto tako zloupotrebljavalo ili došlo do samog kraja neke pravne nesigurnosti. Dakle to, mislim da bi možda zahtijevalo širu definiciju ili opću ili precizniju, kako god, da znamo što točno, što su, koje su to osobe koje rade poslove od javnog interesa. Što bi mogli reći za njih da se to podrazumijeva jer evo, na primjeru da li medija, da li HRT-a u krajnjoj liniji, inkasatora, ako oni rade posao od javnog interesa, a znamo da je to javna medijska ustanova. Da li onda znači ako ja njega ne pustim u svoj dom, da li sam prisilom ili bilo koji načinima obilježja ovog kaznenog djela, a to je direktno u suprotnosti sa nekim drugim zakonima. Da li smo tu nešto u koliziji ili nismo, otvoreno je pitanje pa vas molim da jednostavno se na to ili očitujete ili kroz amandman ili kroz završno izlaganje da to više pojasnimo. Zahvaljujem. Izvolite. Već sam i u ime kluba i kolega Peđa Grbin i ja, podržali smo, zapravo dobre aspekte ovih zakona u smislu pooštravanja kazni za nasilnike i snažniju poruku države prema svima onima koji se nasilnički ponašanjem želje obračunati u načelu sa slabijima, ovdje se vrlo često radi u velikom broju slučajeva o radno uvjetovanom nasilju, znači nad ženama, gdje su često žrtve i djeca i vrlo snažno se i kroz ovaj zakon zapravo zalažemo za minimalnu toleranciju na kršenje ljudskih prava, a svi ćemo se složiti s tim da je zapravo ovaj dio oblik nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kršenje jednog od temelja ljudskih prava. Na ovaj način izmjenama zakonodavnog okvira kroz ova 3 zakona, pa čak i onaj dio Zakona o sudovima za mladež koji se naslanja naravno u sustavu na i na ovu problematiku. Možemo reći da idemo u korak sa nekim preporukama i međunarodnih odbora koji promatraju RH kao i sve zemlje članice EU u učinkovitosti i ekspeditivnosti u borbi protiv nasilja nad ženama. Taj odbor je vršio određeni monitoring.

Dao je isto tako, smjernice za unaprjeđenje zakonodavnog okvira što smo u jednom velikom dijelu i učinili kroz paket ovih zakona, međutim, nama tu da bismo mogli govoriti o sustavnoj borbi protiv nasilja nad ženama, a onda i nasilja u obitelji moramo poraditi još na nekim elementima. Sam ovaj zakonodavni okvir nažalost neće biti dovoljan da mi kao država možemo reći, okej, sada smo u snažnoj mjeri unaprijedili borbu protiv nasilja. On hoće, ovo je jedna bila od, kako bih rekla, pravosuđe uvijek predstavlja određenu rak-ranu u hrvatskom društvu u svim segmentima jer često se stječe dojam da ostale institucije, centri za socijalnu skrb, policija, odradi svoj dio posla i da negdje zapne upravo na pravosuđu, što zbog sporosti samih postupaka, što zbog izricanja kazni koje su niske pa onda one sablažnjavaju zapravo javnost, što zbog nepostupanja, odnosno nekih oslobađajućih presuda u slučaju nasilja u obitelji, što isto tako sablažnjava javnost i tu se stvara jedna atmosfera, naravno nezadovoljstva gdje društvo, i u Hrvatskoj imamo prilike vidjeti onda, kulminira se nekakvim građanskim inicijativama, kao što se bila posljednja inicijativa Spasi me, što je legitimno, što je dobro, što je pozitivno, međutim, to nije ništa novo. Poruke koje je kanalizirala odnosno komunicirala inicijativa Spasi me je poruke su koje godinama odašilju određeni dijelovi civilnog sektora, stručnjaci koji se bave ovim područjima. Ali dobro je da se nažalost kroz što kažu u svakom zlu ima nešto dobro, kroz neke strašne primjere koji su, nasilja koji su zatrovali hrvatski prostor, pri tome ne mislim da se o njima nije trebalo pisati nego su zgrozili hrvatski prostor su se neke stvari ubrzale pa smo tek nakon te inicijative spasi me, iako smo, je 1. listopada prošle godine zapravo stupila na snagu Konvencija Vijeća Europe o zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji gdje smo se obvezali na određeni broj stanovnika osigurati određeni broj mjesta u skloništima za žene žrtve nasilja i njihovim obiteljima smo brzo došli do akcijskog plana da ćemo do kraja 2019. godine po ovom pitanju osigurati u 6 županija koje do sada nisu imali sklonište za žene žrtve nasilja recimo da ćemo odraditi barem ova privremena rješenja koja bi sutra trebala prerasti u nekakva konkretna i nekakva trajnija rješenja. Pri tome mislim na rješenja koja, znači skloništa za žene ne mogu biti nekakve stračare, to ne mogu biti ne samo fizički neadekvatni prostori nedostupni osobama sa invaliditetom koje su isto tako žene žrtve nasilja ili djeca nego to moraju biti znači prostori i mjesta, dakle prostori, pri tome ne mislim samo na zidove nego mjesta gdje će se ženama pružati sva adekvatna podrška. Znači moramo voditi računa da ona budu i adekvatno opremljena, ne samo u materijalnom nego i u onom drugom smislu stručnjaka koji će pružiti ženi svu potrebnu psihološku, psihosocijalnu i drugu pomoć u tim teškim trenucima gdje ona zapravo svoj novi početak traži daleko od svog doma jer je i ona unatoč tome što je žrtva prisiljena napustiti dom. Znači nije nasilnik taj koji se u dosta slučajeva, koji se udaljava, nego je ona ta koja s djetetom, bosonoga, bez ičega, možda smo s dokumentima odlazi u neki neizvjestan novi početak, u neku svoju bitku za dostojanstvo i tu joj sigurno nije lako. Nije joj lako zbog toga što je devastirana psihički, uništena je fizički, znači nad njom je vršeno i psihičko, vjerojatno i fizičko nasilje. Mora proći jedan traumatičan postupak prijave, dok to sve u konačnici ne rezultira pravomoćnom presudom a znamo svi mi kako je i nama koji nemamo te otegotne okolnosti koliko je vrlo često ponekad donijeti odluku nekog novog početka, bilo da se radi o promjeni posla, bilo da se radi o promjeni mjesta stanovanja. Bez obzira čak i ako nemate djecu, to su vrlo teške životne odluke, za svakog čovjeka, nisu lake. Čovjek važe, čovjek gleda pluseve, minusove, vrlo je teško izlaziti i iz zone komfora, donositi odluke o određenim iskoracima. A zamislimo kako je donositi takve odluke gdje žena uopće ne živi u kakvoj zoni komfora, tu uopće ne možemo govoriti o zonama konfora gdje praktički mijenja cijeli svoj život. I tu mi kao država moramo učiniti sve što je potrebno uz ove izmjene zakonodavnog okvira da vidimo na koji način znači osigurati bolju koordinaciju svih institucija, znači tu nije samo pravosuđe, tu je i policija i centri za socijalnu skrb i zavodi za zapošljavanje. Jer žene žrtve nasilja, pokazuje se po statistikama su najčešće to nasilje kojima su izložene tjelesno, odnosno psihičko i tjelesno ali uzrok, korijen svakog nasilja, ne svakog, ali veliko dijela nasilja leži u ekonomskoj ovisnosti odnosno neovisnosti žene koja u tom slučaju se vrlo teško odlučuje za određene iskorake, za napuštanje takvih toksičnih odnosa, toksičnih okruženja upravo zbog toga što nema kamo, nema s čim, nema gdje. S čime će ona početi? Znači u ovom dijelu žrtvama isto tako što su i preporuke i Istanbulske konvencije i naše Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji koja je važeća od 2017. do 2022. godine, znači tu ne možemo isključiti ni Hrvatske zavode za zapošljavanje i raditi na tome da ženama žrtvama nasilja osiguramo ne samo ono što im pripada što možemo, ona kaznena, kako se to već zove, sad se ne mogu sjetiti točno, znate na što mislim, obeštećenja u financijskoj naravi koje je isto vrlo često se ne konzumira i vrlo je uzak način na koji ona može dobiti zapravo tu naknadu u točno specifičnim slučajevima ali treba osigurati znači da se te osobe educiraju i da im se omogući nekakvo, kad one dođu k sebi odlazak, odnosno stupanje na tržište rada i kakva takva ekonomska neovisnost. Naravno u samom postupku tih borbi za dokazivanje da su žene žrtve nasilja, pri tome posebno paziti da ne doživljavaju sekundarnu viktimizaciju ni žene ni djeca, pri tome ne mislim samo na institucije, mislim i na medije, mislim i na medije. Isto tako kad govorimo o skloništima za žene ministarstvo je to koje je preuzelo, država je ta koja je preuzela koordinaciju preuzimanja obveza iz tzv. Istanbulske konvencije, Konvencije vijeća Europe. Međutim ona neće, i tu je u pravu kolegica Petrijevčanin-Vukasnović u jednom dijelu kad kaže ne možemo to bez lokalnih zajednica, ali ne možemo mi to ni prebaciti sve jedino i isključivo samo na lokalne zajednice. Država plus lokalne zajednice. Prema jednom istraživanju kaže da recimo kad govorimo o skloništima za žene, nemam puno prostora, znači za skloništa za žene se u proračunima jedinica lokalne samouprave u 2015. godini izdvajalo između 0,01 i 0,18% županije, 0,01 i 0,18% Tu je najsvjetliji primjer grad Zagreba ali ako njega izuzmemo jer on je u potpuno drugačijoj poziciji od ostatka jedinica regionalnih samouprava. Osijek, Osijek je recimo svijetli primjer županija koja izdvaja dosta za skloništa [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] Ako može Osječko-baranjska mogu i neke druge županije. Evo dati ću vam priliku da još malo elaborirate vezano uz izdvajanje za skloništa i sigurne kuće koju sigurno u Hrvatskoj ne podržavamo na dovoljno kvalitetan način financijski, mislim da bi to čak trebalo urediti možda i obvezom određenom kroz neka zakonska rješenja s obzirom da je razlika ogromna, rekli ste 0,01 od proračuna do 0,18 maksimum znači to je 18, 18 puta neko izdvaja manje od, od nekog drugog i to jednostavno treba unificirat, znači tu vrstu standarda moramo imati u cijeloj RH, pa ne kažem ja da i u Zagrebu nema potrebe za još vjerojatno da imamo i više mogućnosti nažalost bi bila popunjena i, i, i žene bi imale potrebu se još, još javljati, ali evo dajte recite mi otprilike [[Upadica: Zahvaljujem]] kako bi vi to regulirali, što mislite da bi bilo [[Upadica: Odgovor…]] optimalno rješenje? Da, 18 puta manje izdvaja netko drugi, ali znači maksimum ulaganja u skloništa od strane županija u ovom trenutku je manji od 1% i oni najsvjetliji primjeri izdvajaju najviše znači 0,18, 18% Tu ćemo se morat odrediti na neki način, Zagreb je u drugoj, u drugoj poziciji, ostali se snalaze, Udruge civilnog društva osnivaju svoja skloništa, Caritas tu uskače, vrlo rijetki su primjeri kao Grad Zagreb gdje on može stati iza skloništa odnosno nije samo specifično to sklonište i financirati, al mi ćemo tu morat naći nekakav način da država, imamo 70 milijuna EUR-a na raspolaganju iz ISF-a za opremanje postojećih i otvaranje novih skloništa, znači tu jedna dio može država preko ISF fondova povući, dio možda iz centralnog proračuna, al dio će morat preuzet na sebe jedinice lokalne i regionalne samouprave i ne reć samo to će županija, pa da, ali u ta županijska skloništa dolaze žene s cijelog područja županije i možda iz nekih drugih županija i tu moramo biti senzibilizirani. Završna riječ u ime predlagatelja poštovani državni tajnik Juro Martinović, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče HS, uvažene zastupnice i zastupnici, u ovom završnom kratkom obraćanju u prvom redu želim reći da je Vlada odlučila prihvatiti amandmane Odbora za zakonodavstvo, tri kratka, reklo bi se, tehnička amandmana i mi ih prihvaćamo. A što se tiče ovih zakona o kojim su danas raspravljali, ja mogu se zahvaliti svima onima koji su svojim diskusijama dali doprinos našim nastojanjima da ovu materijalno, kaznenu materiju i procesnu, a i onu prekršajnu učinimo kvalitetnijem i da, funkcionalnijom u pravcu onog jedinog zajedničkog cilja, nadam se zajedničkog cilja da društvene vrednote koje štitimo prekršajnim i kaznenim zakonom što kvalitetnije zaštitimo šaljući poruku kroz materijalne, kroz materijalne zakone, kakva je reakcija društva na one koji krše društvene norme na takav način da drugi načini društvene zaštite nisu učinkoviti, da se da mora pristupiti onom krajnjem, a krajnji način štićenja društvenih vrednota je prekršajna i kaznena regulativa. Izmjenama smo poslali poruku da kao društvo ne toleriramo nasilje, izmjenama smo poslali poruku da snažnije štitimo neke od društvenih vrednota koje su zahvaćene tim materijalnim normama koje smo mijenjali ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštite od nasilja u obitelji i Kaznenog zakona, a izmjenama u procesnom, u procesnoj sferi učinili smo napor da Zakon o kaznenom postupku kao temeljni procesni zakon koji definira alate kojim se stranke mogu, nekad i moraju koristiti, to su sud, tužiteljstvo i obrana, dakle da se koriste na jedan funkcionalan način kako bi se ona temeljna, ključna uloga Zakona o kaznenom postupku ostvarila, a ona je da nitko nedužan ne bude osuđen, a da krivce stigne primjerena i adekvatna kazna, naravno uvažavajući sve standarde koje kao članica EU moramo pružiti kroz prizmu zaštite ljudskih prava i okrivljenicima.

Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnijet do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Molim predstavnika predlagatelja poštovanog državnog tajnika Juru Martinovića da nam da dodatno obrazloženje konačnih prijedloga zakona, izvolite.

Cilj kojih je da se pravosudni dužnosnici dovedu u istu ravninu sa državnim dužnosnicima u pogledu obveze podnošenja imovinske kartice i njezine dostupnosti na istoj razini kako je to definirano ovim zakonima ali i Zakonom o sukobu interesa. Dakle ti zakoni su tu materiju regulirali još 2018., u 9. mj. su stupili na snagu i jedan i drugi, međutim nakon toga u provedbi su se pojavile stanovite poteškoće vezano sa aspekta štićenja osobnih podataka, ovim izmjenama to smo otklonili, dakle i potpuno i jasno i transparentno, dakle njihove imovinske kartice su poravnate sa našim dakle dužnosničkim, one će biti objavljenje i dostupne po istom principu, dakle s tim da smo u zakon morali navest, to je bilo očekivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka, motive zbog kojih se to mora dogoditi kako bi se izbjegli sporovi, tužbe, dakle što ne isključujemo ni na ovakav način, učinili smo ovaj zahvat u ova dva dokumenta, dakle Zakon o DSV-u i Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću, smatram da smo time tu materiju zaokružili i uredili je na jedan društveno prihvatljiv način, hvala vam lijepo. Zahvaljujem, imamo repliku, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Vi ste prije? Izvolite, kolega Maras. G. državni tajniče, molim vas da prokomentirate jednu nevjerojatnu situaciju da se pošto-poto dio pravosudne vlasti protivio objavi imovinskih kartica određenih dužnosnika, vidjeli smo i predsjednika Vrhovnog suda koji je prilikom svog imenovanja izbjegavao dati odgovore koje je trebao dati vezano uz nekretnine odnosno konkretno zemljište koje je imao u dubrovačkom primorju a na kraju ga je kupio Agrokor odnosno tada tvrtka u vlasništvu Agrokora Ivice Todorića. Znači zbog čega uz ovo nepovjerenje građana koje imaju prema pravosuđu, pravosudni dužnosnici a rekao sam, tu je ipak najviši predsjednik Vrhovnog suda su izbjegavali i izbjegavaju dati odgovore koje bi trebali dati vezano uz svoju imovinu kao javni dužnosnici?

Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Imovinske kartice su nešto osnovno što bi trebalo bit u demokratskom društvu, ne vidim niti jedan razlog da to do sada nije bilo međutim i sada kada budu imali zakonsku obavezu dostavljate imovinske kartice i oni koji budu suci, državni odvjetnici, smatram da treba obratiti pozornost jer ja ne vjerujem da će ti ljudi uopće to dostavljati. Ja ne vjerujem, ja sumnjam da se neće odraditi jer dosada kad ste ih štitili i kad je pravosuđe na ovim granama na kojima je danas, govori sve o našoj državi, govori sve u nepovjerenje ljudi u pravosuđe, govori da smo mi na dnu po tom pitanju i zbog utjecaja na ekonomski razvoj RH, na sudske procese, znači ovdje je totalni kaos i smatram da treba pod hitno pravosuđe reformirati. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Marija Jelkovac, izvolite.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 Evo povodom ovog prijedloga izmjena i dopuna oba ova zakona, želim reći i prije svega istaknuti da je cilj ove Vlade kada smo donosili i Zakon o DOV-u i Zakon o DSV-u 2018. g. je bio upravo to da se ovakvom propisanom objavom imovinskih kartica i pravosudnih dužnosnika poveća transparentnost i samim time i povjerenje građana u pravosudni sustav. Međutim zašto to do sada nije zaživjelo, upravo to želim objasniti onako kako je naveo i državni tajnik a razlog je tome što je postojala određena tehnička problematika, ajmo to tako reći jer je nakon upućivanja konačnog prijedloga i jednoga i drugog zakona u proceduru, počel se primjenjivati EU uredba o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Iz toga ustvari predlaganje ovih izmjena je radi toga da se usklade postojeći zakoni sa uredbom kako bi se onda moglo u praksi početi i sa objavom imovinskih podataka pravosudnih dužnosnika na isti način kako se to čini i za državne dužnosnike. Dakle želim samo naglasiti da ova Vlada od toga nije odustala i to pokazuje i predlaganje ovih izmjena i vjerujemo obzirom da stupanje na snagu je od 1. siječnja, da će uskoro imovinske kartice pravosudnih dužnosnika biti objavljene jer su stvoreni tehnički uvjeti za to jer je napravljen i aplikacijski sustav putem kojeg će se to i unositi. Hvala lijepa, naravno, klub HDZ-a će podržati ove izmjene. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Peđa Grbin, izvolite.

To nije zbog nekakvog običnog voajerizma. Javno dostupne imovinske kartice najbolji su jamac borbe protiv korupcije. Javno dostupne imovinske kartice omogućavaju, kako nadležnim tijelima, tako i medijima i svim zainteresiranim osobama da prate da li se neki dužnosnik nakon stupanja na dužnost neprimjereno obogatio. Da prate da li je dužnosnik prijavio sve kvadrate koje posjeduje, da li je dužnosnik prijavio sva motorna vozila koja posjeduje, a onda ako ih nije prijavio, da utvrdimo što se nalazi iza toga. Primjerice, kad jednom ministru ili ministrici pronađete Mercedes parkiran u dvorištu, a nije prijavljen u imovinskoj kartici, nakon toga slijedi istraživanje kako je do toga došlo i upravo zato je transparentnost rada političara, ali i svih drugih dužnosnika, pa i pravosudnih najbolja i najsigurnija mjera u borbi protiv korupcije. E sada dolazimo do ovih konkretnih zakona, Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Državnoodvjetničkom vijeću. O kakvoj se izmjeni ovdje radi? U osnovi, radi se samo o tome da se u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću, odnosno Državnoodvjetničkom vijeću dodaje jedan stavak u odredbu koja se odnosi na imovinske kartice koji glasi, pročitat ću ga u cijelosti: „Podaci o imovini suca objavljuju se radi osiguranja dostupnosti jačanja povjerenja javnosti te jačanja integriteta, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa i drugih nedopuštenih utjecaja u obnašanju sudačke dužnosti. Poštovane kolegice i kolege ovo je normativni akt u kojeg stavljamo tekst koji se do sada u hrvatskom pravnom poretku stavljao u obrazloženje prijedloga akta. Ako uzmete u ruke Zakona o Državnom sudbenom vijeću i Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću i njihove prijedloge i ako pročitate zašto ih je Vlada RH uputila u proceduru, a govorimo o onima koji su usvojeni krajem 2018. g. naći ćete upravo ove odredbe i upravo ovakve riječi jer je i tada Vlada RH čvrsto stajala na stanovištu koje smo mi prihvatili i podržali da ovo treba biti javno dostupno. I sad vas pitam, ako je do sada bilo obrazloženo da se podaci o imovini sudaca ne objavljuju zbog nečijeg ćeifa nego zato što time želimo jačati povjerenje javnosti i jačati integritet obavljanja te dužnosti, a to će stajati i sada, na koji način mislimo obvezati, prije svega Državno sudbeno vijeće da svoju zakonom propisanu zadaću doista i obavi. To je pitanje koje upućujem Vladi RH, to je pitanje koje upućujem predlagatelju ovog zakona jer držim da je ova intervencija protiv koje nemamo ništa jer sve ovo što ovdje stoji apsolutno potpisujemo, apsolutno želimo jačati i povjerenje javnosti i jačati integritet, ali pitam vas, na koji način ćemo osigurati da nakon ove intervencije ostatak teksta koji je gotovo identičan dosadašnjem doista bude proveden u praksi. Nisam jedini iz pravne struke koji će vam reći da ni do sada nije postojalo zapreka za objavu imovinskih kartica pravosudnih dužnosnika. A isto tako nisam jedini koji će vam reći da se DSV protiv toga borilo rukama i nogama i tražilo je svaki zarez da to izbjegne. Koji su nam mehanizmi na raspolaganju i što će Vlada ili sama ili putem prijedloga HS-u učiniti da ove imovinske kartice napokon postanu javno dostupne.

Dakle mi imamo potpunu netransparentnost rada jednog tijela koje bi trebalo jamčiti transparentnost i bojim se i bojim se da usvajanjem ovog zakona, ako on ostane samo mrtvo slovo na papiru, ako nakon toga ne bude intervencije izvršne vlasti koja će paziti na njegovu provedbu, nećemo napraviti ništa. Ponovit ću još jednom, podržat ćemo ova dva zakona, podržat ćemo ih stoga što smatramo da u ovoj, ovom stavku, u ovoj rečenici nema apsolutno ništa spornoga, dapače, to je nešto iza čega bi trebao stajati svaki političar, svaki dužnosnik, bio državni ili pravosudni. Transparentnost, jačanje povjerenja javnosti u institucije, sprječavanje sukoba interesa.

Da li će predsjednik Vlade RH koji je sam poznat po tome da Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ne želi dostavljati podatke koje je dužan dostaviti reagirati na drugi način kada su suci u pitanju? Prelazimo na sljedeću raspravu. u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite.

Kolegice i kolege. S obzirom kako imamo ovdje dva zakona, dakle prvi je vezan za izmjene Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću i u pravilu tu nekog spora nije bilo unutar samog DOV-a, ja ću se samo koncentrirati vezano na DSV, dakle Državno sudbeno vijeće. Ovdje lijepo kaže, zašto se propisuje svrha objave podataka o imovini, to kaže radi osiguranja dostupnosti, jačanja povjerenja javnosti te jačanje integriteta, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa i drugih nedopuštenih utjecaja u obnašanju sudačke dužnosti. Mi govorimo ovdje prije svega da se kroz jednu formu usklađivanja s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka omogući objelodanjivanje sudačkih imovinskih kartica. Zašto? Prije svega mi moramo osigurati neovisnost sudstva kao jedno od načela, ali prije svega taj posao mora biti častan i ovime mi zapravo pridonosimo tome. Dakle mi podižemo povjerenje i time i pravnu sigurnost naših građana pred sudom. Ono što ostaje uvijek upitno i što kolega Grbin ispred problematizirao odnosno ispred mene, je zašto to još do sada nije napravljeno. Ajmo reći da smo sada nadam se otklonili te neke pravne nedostatke. Naime, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa nije nadležno po ovom postupku nego upravo DSV koji kontrolira da li su te odredbe ispunjene jel trenutno po članku 62. Zakona o Državnom sudbenom vijeću stavak 7. kaže da je stegovno djelo nepodnošenja imovinske kartice, znači to je sada aktualno piše tamo. Također kaže člankom 87., a to je nešto što bi volio vidjeti, da obveza podnošenja imovinske kartice dakle stanja imovine je na dan stupanja na dužnost. Da li smo mi ovime odredili retroaktivnost tog zakona? Da li oni moraju na dan kada su postali suci podnijeti pa onda sve promjene unijeti do dana današnjeg ili samo na dan stupanja izmjene i dopune ovog zakona ili samim time kada smo izmjeni napravili one prethodne gdje smo im to propisali kao obvezu?

To da neko danas popiše sve je početna pozicija, a nas zanima što je on stekao u svome mandatu. Jel lako je za one koji sada postaju suci onda utvrđujemo početnu startnu poziciju, a za one koji su tamo bili prije 20 godina, prije 30 godina, prije 10 godina, a sada imaju određenu imovinu, samo se želi uvjeriti u časnost njihovog poslovanja da njihova imovina nije nesrazmjerna s njihovim prijavljenim prihodima i to je sve. I time osnažujemo njihovu poziciju, osnažujemo njihovu neovisnost, časnost i vraćamo i dajemo dodatno povjerenje građana u cijeli sudski postupak. To je zapravo sve ovdje što ide. To apsolutno se nikako ne treba zloupotrebljavati, ono što mogu shvatiti, nikako ne treba dovoditi u pitanje kada se želi možda unutar određenih i postupaka dovesti u pitanje samu vjerodostojnost suca, znam da može imati implikacije i tu ne smijemo podlijegati općim histerijama jer možda nešto zbilja je stvarno uredu, a ako se stvori medijska percepcija to sigurno može imati određene uvjete na same postupke u tijeku i na dosadašnje i to je ono što mogu razumjeti. Ali i to ono veliko ali, mi moramo znati da tu neovisnost sudaca ja vjerujem da oni i zaslužili pogotovo s obzirom na predmete koje vode i puno veće plaće i apsolutno sam za to da im se i povećaju, da bi upravo s tim plaćama osigurali neovisnost, ali i onaj dio neučinkovitosti, neefikasnosti držanja predmeta u ladicama apsolutno im kažnjavati, da ne možemo imati neke bivše suce koji sada dijele pamet svima okolo kao velike Mesije, a koji su bili jako neuredni u obavljanju svojih poslova.

U ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih kolega Škibola. Nije nazočan. Pojedinačno kolega Maras. Nije nazočan. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnom tajniku i suradnici na obrazloženju prijedloga zakona. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.